Takže my co jsme udělali, když už tedy naši předchůdci dovolili, aby to měly cizí zahraniční firmy?

Skupina ČEZ má v Geometu rozhodovací většinu a manažeři ČEZu zastávají klíčové funkce.

V rámci dalších kroků povolovacích procesů je připravena oznamovací dokumentace pro posouzení vlivu těžby na životní prostředí a připravují se dokumentace potřebné k zahájení změny zásad územního rozvoje kraje a změny územního plánu projektem dotčených lokalit. V oblasti těžby a dopravy probíhají práce na finálním výběru metody přístupu k ložisku a způsobu dopravy vytěžené rudy do zpracovatelského závodu.

Děkuji za odpověď, která odpověděla jednu z těch dvou otázek, což u vás nebývá zvykem, většinou se toho tolik nedozvíme.

Protože vy jste ve volební kampani hovořil o 2 tisících miliardách našich peněz. Tak prosím, o jakou částku se jedná?

Tím interpelace skončila. Máte slovo. Proč vláda využila nabídku za 26 milionů, pokud měla nabídku i prostor zdarma? Podporuje vláda výdělek pro jednoho pronajímatele státních pozemků s obrovským korupčním potenciálem, nebo jde o neschopnost vlády a mrhání veřejnými prostředky? Děkuji za odpověď.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Vláda. Tady mám napsáno, že vláda provedla výběr. Takže my jsme hledali ty prostory.

A to nám ale letňanské prostory umožní. Stejně tak by musel být dodatečný materiál uložen na jiných patrech a celková logistika by byla velmi ztížena. Polní nemocnice bude součástí Nemocnice Na Bulovce, takže tu smlouvu uzavřela Bulovka.

Náklady budou vyčísleny ex post.